Důchodovou reformu jste zrušili, novou nenabízíte. Nemáte řešení, které by bylo dlouhodobě udržitelné. Rozhazujeme tady miliardy sem jedním návrhem, miliarda tam dalšími návrhy , ale že bychom se zabývali tím, jestli nejenom ti současní důchodci, ale i jejich vnoučata budou mít někdy důchody, tím se už nezabýváme. Myslím si, že nejenom mně. Myslím si, že je nezodpovědný a bylo by lepší, kdybyste se začali zabývat systémem jako celkem, a ne jenom takovými dílčími kosmetickými úpravami.

Děkuju za slovo.

Chci se tady pozastavit spíše nad zdůvodněním jsem rád, že mě poslouchá i pan poslanec Sklenák nad tím zdůvodněním, které tady je, a to odhad finančních dopadů.

Děkuji. Z místa se nikdo nehlásí. Mohu tedy obecnou rozpravu ukončit. Není tomu tak. Můžeme tedy otevřít rozpravu podrobnou. Do té mám přihlášeného pana poslance Vilímce.

Ještě pan poslanec Roman Sklenák v podrobné rozpravě.

Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím. Nemá zájem. Pan zpravodaj má zájem. Děkuji, pane místopředsedo.

Proto bych požádal místopředsedy výboru pro sociální politiku plus paní kolegyni Hnykovou a Beznosku, abychom se sešli v 18 hodin, pokud nebude zrovna hlasování, pokud bude, tak bezprostředně po něm, na chvilku u klavíru a domluvili se, jak k tomu přistoupíme, protože nikdo účinnost tady nenavrhl, jinou alternativu, takže se budeme muset s tím zodpovědně vypořádat.